Já tady poslouchám dvě hodiny jeden projev, tři hodiny jeden projev. To není normální jednání sněmovny! Tohle je přece něco, co shazuje naši důstojnost. Tohle je snad ústavní? Tady si myslím, že opozice volá po svých právech, ale ona vlastně snižuje úroveň Sněmovny, její respekt ve veřejnosti. A opakuji vám, určitě veřejnost chce, aby byl přijat rozpočet. Určitě chce, když tady je většina, aby měla možnost prosadit svou vůli.

To má smysl podle vás? To je to, co chcete před veřejností obhájit? Tomu zase já nerozumím. Tak já vám říkám, nebojte se, je tady většina. Nebojte se jí, ona prosadí svou vůli. Jestli tohle zablokujeme, tak se zablokuje politika v této zemi, tak to všechny znechutí! A my chceme realizovat toto právo! To říkám ve vší slušnosti, korektnosti, respektu vůči opozici. možnost vládnout vůbec, možnost projevovat nějakou vůli! To je, oč tu jde! Tak nám umožněte schválit to, na co máme hlasy, a já věřím, že každý soudný včetně Ústavního soudu, pokud by to posuzoval, tak nám dá za pravdu!

Tak já bych fakticky zareagoval na svého předřečníka pana ministra kultury.

Ten váš argument není silnější, když tomu dáte šedesát decibelů navíc.

Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan předseda Fiala, poté Zbyněk Stanjura, poté Marek Výborný. Já tedy musím říct, že zvukový záznam pana ministra kultury Zaorálka si uschovám pro ty budoucí případy, kdy nás opět bude seriózně nabádat, abychom ztišili hlas a mluvili normálně.

Samozřejmě, že má vláda právo prosadit svoji vůli. Samozřejmě, že má vláda právo vládnout, ale samozřejmě, že musí postupovat podle zákona. To je ta základní zásada právního státu, že vláda je odpovědná za to, aby dodržovala zákony. Vláda nemůže říct: my máme problém, tak porušíme zákon, vědomě porušíme zákon, a problém je vyřešen. To pak není právní stát, pane ministře kultury! A promiňte, to je priorita naprosto zásadní.

Ale já vás ujišťuji, že znárodnění 5,5 milionu životních pojistek, které uzavřeli naši občané v dobré víře ve slušné chování tohoto státu, ve slušné víře, že když je to produkt podporovaný státem, tak že jim to nikdo neznárodní z druhé strany, je pro mě naprosto stejně principiální jako pro vás ty církevní restituce.

Za tyhle tři pozměňovací návrhy jsme byli ochotni uzavřít jednoduchou politickou dohodu a tento zákon, ano, dávno už mohl být odhlasován. A vy místo korektní politické dohody, což je snad součást vládnutí asi se shodneme, že součástí vládnutí jsou politické dohody a kompromisy vy jste místo téhle politické dohody šli na sílu a na porušení zákona. A když to uděláte, tak musíte počítat s důsledky. Já to pravděpodobně budu několik týdnů ještě opakovat, až budu přednášet stanovisko poslaneckého klubu před závěrečným hlasováním.

Sociálně demokratická opozice byla tenkrát tak neschopná, že v rámci vystoupení k daňovým zákonům tady některé kolegyně recitovaly libanonskou poezii.

Takže si porovnejte jaksi náš přístup a váš přístup. Vy jste ho porušili. Porušili jste přísahu, kterou jste skládali, protože jste vědomě porušili zákon, místo abyste se dohodli! Jenom připomínám, pane předsedající, že před závěrečným hlasováním po odhlasování pozměňovacích návrhů žádám dvacet minut přestávku na poradu poslaneckého klubu.

Ano, mám poznamenáno dvacet minut přestávka pro PK TOP 09 před závěrečným hlasováním.